Prosím, aby se postupně ujali slova pan ministr zahraničních věcí, případně pan ministr průmyslu a obchodu. Prosím, pane ministře. Už bylo řečeno, že to je dohoda o hospodářské spolupráci. Vyjmenuji jenom pro pořádek státy.

Takže to už jede. Je to samozřejmě komplexní dohoda, která se právě týká ekonomické a rozvojové spolupráce. Myslím si, že je to něco, co může zvětšit potenciál výměny zboží a spolupráce se zeměmi, které určitě i podle mě, i když dneska nevypadají, tak si myslím, že jim patří budoucnost.